Dítě není zboží.

Ale to není důvod se všemu přizpůsobovat. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Vážené dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona poslanců jiných stran než SPD, který navrhuje uzákonit manželství homosexuálů. Spor o to, zda je manželství svazkem muže a ženy, anebo už ne, dnes rozděluje společnost bez ohledu na stranické preference, na věk, vzdělání, bohatství nebo inteligenci. Nemáme nic proti registrovanému partnerství.

Ale manželství je z našeho pohledu prostě svazek muže a ženy.

Důvody jsou zřejmé. Instituce manželství měla daleko zásadnější a komplexnější funkci. Zásadní přitom byly dvě: reprodukční a ekonomická.

Děti jsou pro manželství klíčové. Už od raného středověku se křesťanské církve bránily například rozvodům, neblahému dědictví prostopášného Říma, ale uznávaly výjimku a tou byla neplodnost.

Jeho manželství zůstalo i po letech bezdětné. On se musel rozvést a jeho kauza se stala precedentem k rozvodu. Manželství je po tisíce let institutem, který ve všech civilizacích ze zákona spojuje muže a ženu za účelem plození dětí.

Je to něco, co z principu správně funguje. Muž a žena mají děti a takovou rodinu stát prostřednictvím zákonů a své moci chrání a upřednostňuje, a to proto, že taková rodina se mu vyplácí. Každé dítě je do budoucna v dospělosti daňový poplatník, který pracuje, nebo je třeba voják, který za svou rodinu, ale i stát bojuje a umírá.